Nyní tedy ještě chviličku, paní ministryně došla omluva předsedovi Poslanecké sněmovny.

Prosím. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, na úvod druhého čtení mi dovolte, abych vám alespoň ve stručnosti přiblížila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Mezi zásadní navrhované změny tohoto překladu lze zařadit zejména: vyloučení předkupního práva v některých případech spoluvlastnictví jednotky a v případech spoluvlastnického podílu na funkčně související nemovité věci, zejména pozemku, a v případě jeho převodu s jednotkou tady, pokud si vzpomenete na první čtení, se debatovaly například garáže; úpravu vzniku společenství vlastníků jednotek s jedním členem a na to navazující další úpravy týkající se vzniku společenství; zpřesnění úpravy správy domu bez vzniku společenství; zjednodušení procesu přijímání změn prohlášení; dále zjednodušení procesu prodeje jednotky vlastníka, který porušuje své povinnosti; zpřesnění textu ustanovení o přechodu dluhů v souvislosti s převodem jednotky a některé další změny.

Další navržená změna se promítá do oblasti nájemních vztahů k bytům a souvisí s možností sjednání smluvní pokuty mezi nájemcem a pronajímatelem v případě porušování povinností vyplývajících z nájmu.

Chtěla bych moc poděkovat za projednávání tohoto návrhu na ústavněprávním výboru, který se problematikou opravdu zabýval velmi podrobně. Na svém usnesení ze dne 11. prosince 2019 doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila, a současně přijal několik pozměňovacích návrhů. Vzhledem k významu této novely pro praxi, která je pro oblasti bytového spoluvlastnictví více než složitá, moc prosím o podporu tohoto návrhu a jeho propuštění do třetího čtení. Děkuji za pozornost.

Máte slovo, pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové.

Následně na své 53. schůzi ze dne 11. prosince 2019 přijal usnesení číslo 179, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky. Zde si dovolím odkázat na písemné vyhotovení tisku 411 odst. 3, kde se konkrétně jedná o 15 změn a doplňků, které upravují zejména předkupní právo spoluvlastníků, dále pak povinnosti vlastníků bytových jednotek vůči společenství vlastníků a jednotek, precizuje úpravy bytových družstev a zejména vypořádací podíly a v neposlední řadě navrhuje změnu účinnosti zákona.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Protože ta úprava, tak jak je navrhována, by mohla vést k tomu, že by mohla být naprosto paralyzována efektivní správa toho daného domu.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vám také přiblížil obsah svého pozměňovacího návrhu, ke kterému se ještě přihlásím v podrobné rozpravě. Tento pozměňovací návrh se týká společenství vlastníků jednotek, tedy potažmo všech občanů, kteří vlastní byt.

Od toho se potom odvíjí i požadavky na změnu těchto stanov, kdy změna stanov SVJ, které byly povinně přijaty formou notářského zápisu, musí být nadále provedena již navždy formou notářského zápisu, zatímco v případě změn stanov ostatních SVJ tomu tak není, respektive zatím nebylo judikováno, že by tomu tak být mělo. V této souvislosti ještě poznamenám, že otázka formy stanov společenství vlastníků jednotek založených před 1. 1. 2014 již byla předmětem soudních rozhodnutí, kdy každý ze dvou vrchních soudů, které v České republice působí, věc posuzoval jinak, až nakonec došlo k tomu, že se vrchní soudy shodly na tom, že v případě těchto společenství vlastníků jednotek pro změnu stanov formou notářského zápisu požadovat nebudou. Jakkoliv různé způsoby založení společenství vlastníků jednotek v novém občanském zákoníku možná mohou odůvodňovat různé požadavky na formu stanov, v případě jejich změn již tyto různé podmínky dle mého odůvodněny nejsou, neboť v těchto fungujících společenstvích již není nic, co by je odlišovalo. Z tohoto důvodu tedy předkládám pozměňovací návrh, ve kterém je jednoznačně stanoveno, že pro změnu stanov společenství vlastníků jednotek se forma veřejné listiny nevyžaduje. Tím dojde k posílení právní jistoty v této věci a zároveň se předejde dalším případným soudním sporům v této otázce, které by ještě mohly vyvstat. A na závěr ještě konstatuji, že tento pozměňovací návrh má podporu Svazu českých a moravských bytových družstev jakožto zájmového sdružení sdružujícího bytová družstva a společenství vlastníků jednotek v působnosti po celé České republice. Děkuji vám za pozornost.

Není tomu tak.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Děkuji. Nyní pan poslanec Milan Pour v podrobné rozpravě.